Jednak jsem cítil a kraj cítil, že musí být součástí toho krevního řečiště komunální a regionální ekonomiky.

Proto pan ministr Babiš může říci, že obce dobře hospodaří, že mnohé z nich mají na svých účtech našetřené peníze. Mě mrzí, že tímto argumentem mimo jiné tedy také zdůvodnil to, že obcím není valná velká vůle do jejich daňových výnosů peníze přidávat.

Jak se zdá, tahle vláda, která spíš tíhne k socialistickému vnímání světa, tuto výzvu, která může před obecními samosprávami stát, se bude snažit eliminovat. Na závěr, ale v neposlední řadě chci zmínit jednu věc, která bohužel tady v naší Sněmovně není často zmiňovaná, a to je to, že vlastně stojíme už poměrně dlouhou dobu uprostřed, v nitru programového období evropských fondů.

A musíme si přiznat, že zatím žádné peníze naše republika nečerpá. Takže se musíme prostě snažit. Čas se nám krátí a my si umíme představit, co bude kolem roku 2020.

Integrované územní investice, tam budou ty úspěšné kraje nebo ty úspěšné velké kraje, které si to vydobyly. Pak máme typ integrovaný plán rozvoje území, kam patří ty méně ve vyjednávání úspěšné regiony, tedy třeba Jihlava, Zlín, Liberec, myslím, České Budějovice, a právě na těchto městech a obcích, jejich spádovém regionu, bude spočívat tíha přípravy projektů a zajištění čerpání peněz na tyto projekty. Ony budou muset spolufinancovat ze svých zdrojů a budou muset předfinancovat tyto fondy.

A tady si myslím, že bychom si měli uvědomit, že obce budou více peněz potřebovat, abychom evropské peníze, na které máme nárok, které vlastně pocházejí z našich příspěvků, které naše republika posílá do Bruselu, tak aby naše obce z těchto peněz mohly čerpat a smysluplné projekty realizovat.

A protože dojde ke zrušení motivačního pilíře, tak zde nebude prostor pro to v budoucnosti skutečně ověřit a ne jenom v tuto chvíli stanovit nějaké prognózy. A tu my bohužel nebudeme moci zažít, protože ten motivační pilíř bude zrušen.

Já nemám nic proti tomu, že kraje dostanou peníze, mají to zapotřebí. Hejtmani budou v příštím roce čelit volební kampani, určitě budou rádi, když se budou moci vykázat za ty peníze, které dostanou, patřičnými úspěchy.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo. Já už nebudu dlouhý, děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem avizoval v technické poznámce, že podám návrh doprovodného usnesení, který bych rád, aby o něm bylo hlasováno v případě, že projde senátní verze návrhu o rozpočtovém určení daní. Doprovodné usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra financí, aby neprodleně předložil poslancům Poslanecké sněmovny dopady senátního návrhu rozpočtového určení daní do rozpočtů měst a obcí.

Protože kdyby ji měl, tak ji sem zkrátka někdo z Ministerstva financí je schopen přivézt. Proto dávám návrh tohoto doprovodného usnesení, aby Ministerstvo financí v případě, budeli přijata verze rozpočtového určení daní navržená Senátem, abychom věděli my všichni a měli tím pádem i aspoň zpětně informaci o tom, o čem jsme, nebo o čem jste, protože já nejsem připraven podpořit senátní návrh zákona, o čem jste hlasovali a co jste vlastně ve svém důsledku podpořili.